Tento rok v lednu Ministerstvo školství vyslovilo přání zvyšovat platy pedagogických pracovníků o 15 %. Z médií jsme mohli zaznamenat i přání pana premiéra, který toto zopakoval v polovině ledna, že by chtěl zvýšit opět platy pedagogických pracovníků o 15 %. Když budu citovat pana premiéra: